Nyní požádám o vystoupení pana poslance Aleše Juchelku a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Děkuji, pane předsedající. Paní kolegyně Maxová už spoustu věcí řekla. Úplně jenom takovou doušku předtím, než se dostanu k meritu věci.

Tak si myslím, že byste se měla trošičku omluvit paní ministryni. A co se týká průběžného důchodového systému, my musíme říct samozřejmě i tu druhou věc. Protože se neobejdeme bez těch dalších generací. To znamená, že když chceme zachovat průběžný důchodový systém, tak musíme k tomu mít ty lidi, kteří ho budou jednoduše do budoucna financovat. To znamená podporovat rodiny s dětmi.

Myslím si, že obecně podpora rodinné politiky právě pro rodiny s více dětmi by měla hrát možná i v národní koncepci rodinné politiky opravdu prim. A myslím si, že je to ten absolutní základ právě pro to, abychom mohli udržet, pokud to chceme v rámci důchodového systému, ten průběžný systém, ale hlavně my prostě potřebujeme děti. Potřebujeme děti. Takže nyní vyzývám pana poslance Víta Kaňkovského na faktickou a připraví se pan poslanec Jan Bartošek. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, dobré ráno. Paní ministryně Maláčová možná ví, možná neví, že jsem se jí tady v řadě ohledů v minulosti zastával. Bohužel po estrádě, která tady proběhla při závěrečném projednávání dofinancování sociálních služeb, jsem musel tento svůj postoj přehodnotit. Neříkám, že to je navěky, ale to vystoupení, které tady měla paní ministryně dnes, mě znovu zase nabádá k tomu být velmi ostražitý. Chápu, paní ministryně, že obhajujete svoji stranu, to je naprosto v pořádku.

Zmiňovala jste příspěvek na péči, ano, na tom má sociální demokracie svoji zásluhu, na zrušení karenční doby. Ale dofinancování sociálních služeb, to je jeden velký průšvih. A to, co jste tady zmiňovala ohledně rodinné politiky no to snad nemyslíte vážně! V tuto chvíli tady není připravena novela zákoníku práce. Co jste pro ně udělala?

Další s faktickou poznámkou vystoupí poslanec Jan Bartošek a připraví se paní poslankyně Pekarová. Tak pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane místopředsedo.